Jeden z policistů mi dokonce poslal ofocenou knihu služeb.

Za dovolenou už nemáme řádné, ale jen mimořádné, u policie už neexistuje řádná dovolená. Přitom policista musí mít dovolenou minimálně dva týdny v kuse.

Obracím se na vás s informací ohledně zneužívání přesčasových 150 hodin v Karlovarském kraji. Zdejší vedoucí územního odboru Sokolov, jména vynechám, nařídil svým vedoucím jednotlivých OOP při proplácení práce přesčas stejnou měrou plánovat i neplacené hodiny do fondu 150 hodin za rok. V praxi to vypadá tak, že od února jsou k dispozici peníze na přesčasy, a aby bylo možno tyto peníze čerpat, mají vedoucí minimálně stejný počet placených přesčasů vypárovat neplacenými přesčasy. Kdysi jsme dostávali jednou za půl roku odměny, později to změnili, že si máme peníze navíc odpracovat, a v současné době máme ještě navíc odsloužit zdarma hodiny. Lákavé, že! Bohužel tímto písemným pokynem nedisponuji. Písemný pokyn máme.

Když jsem sem nastupovala, bylo mi řečeno, že zelené si samozřejmě psát můžu, ale že mi bude klesat platový průměr, takže mi to nedoporučují. Dále mi bylo sděleno, že zelených 150 hodin dle jejich výpočtu nasbírám někdy v prosinci, takže i proto ať si to tedy nepíšu. Nebo co je horší, ví, ale neřeší to. Většina kolegů to, že je v práci zadarmo, raději neřeší a tiše trpí. Vždyť teprve nedávno bylo dohodnuto, že se po noční směně bude proplácet služba přesčas. Proč tomu tak není i po směně ranní? V případě, kdy policista těsně před koncem směny vyjede na dopravní nehodu vážnějšího kalibru, to je do 15 hodin ranní směna do 15 hodin vyjíždí ranní směna, která končí v 17, zbývají 2 hodiny. Za ty se to však stihnout nedá. Pokud k tomu nasbírá během dne ještě další nehody, tak na ranní směně je standardem, že zůstáváte o 3 až 5 hodin déle, spíše více než méně.

Všechno zadarmo.

Já vám také děkuji. Děkuji za slovo. Já nechci vstupovat do merita věci a té debaty, kterou vede pan poslanec s panem ministrem, ale padají tady věty, ke kterým bychom se vyjádřit měli.